A v případě druhého navýšení alespoň do té míry, abychom zákonem o rozpočtu zajistili, že nebude na Správě železniční dopravní cesty v příštím roce redukován běžný provoz a údržba.

Já vám děkuji za pozornost. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vzhledem k hodině a k počtu přihlášených budu dnes mimořádně stručný.

A aby to nebyla pouhá kritika, jak je u nás už každoročním zvykem, tak jsme se do toho rozpočtu podrobně podívali a navrhujeme Poslanecké sněmovně úspory ve výši 46 mld. Kdyby ten pozměňovací návrh prošel, tak návrh rozpočtu je nejenom vyrovnaný, ale i velmi mírně přebytkový.

V okamžiku, kdy jsou schváleny základní parametry rozpočtu, tak nám přišlo jako nejrozumnější v okamžiku, kdy chceme ukázat potenciální úspory, to navrhnout na obsluhu státního dluhu. Samozřejmě další konkrétní pozměňovacími návrhy, které předkládají mé kolegyně a mí kolegové, pak už směřují ke změně výdajů, přitom respektujeme ten základní rozpočtový rámec, který Poslanecká sněmovna schválila. Jenom na okraj. Škoda, že jsme nezačali ráno, protože zkušenost velí, že na druhé čtení je potřeba v zásadě celý jednací den, a myslím, že i počet přihlášených kolegyň a kolegů, kteří chtějí představit své pozměňovací návrhy, tomu odpovídá. Já myslím, že celkový počet vystupujících bude více než 50.

Musím říct, že jsem si vědom politické reality, ale kdybychom ty návrhy posuzovali bez ohledu na to, kdo je podá, zda je členem vládní většiny, nebo opozice, tak si myslím, že minimálně část z nich by podpořila i paní ministryně. Netvrdím, že všechny, ale myslím si, že kdybychom je neposuzovali politicky, ale rozumím tomu, že návrh státního rozpočtu je výsostně politický dokument, tak si myslím, že tyto návrhy by paní ministryně mohla podpořit. Nemluvím o těch položkách, které reprezentují politický program vlády.

Jinými slovy, podle našeho názoru ti, kteří chtějí pracovat, dnes pracovat mohou. Když si vezmeme v úvahu počet legálně pracujících zahraničních občanů, tak už to jsou statisíce.

V pojetí vlády podpora podnikání znamená investiční pobídky a dotační tituly. V našem pojetí nejlepší podpora podnikání jsou jednoduché a nízké daně.

Myslím si, že možná ti šťastnější, kteří jsou zvyklí na penězovody ze státního rozpočtu, by byli zklamaní, ale myslím, že naprostá většina podnikatelů, kteří o dotace nežádají, by to vlastně přivítala, že z jejich daní se neplatí dotace nikomu jinému. Pokud se podíváme na další položky, podívám se na resort dopravy. Řekněme si sami, zda navržené výše výdajů pro kosmické aktivity odpovídá potřebám České republiky. Dá se tady ušetřit jen tak jednoduše půl miliardy. Tady je konkrétní zdroj. Možná by buď dnes, nebo příští týden ve středu mohl pan ministr dopravy vysvětlit, k čemu potřebuje Česká republika 1,2 mld. na kosmické aktivity v příštím roce. Pak je to máme Galileo. Já jsem to slyšel, že máme Galileo. Předpoklad byl, že ti, kteří to budou využívat, za to budou platit.

Podpora agropotravinářského komplexu. To bychom taky mohli podporovat jiné komplexy. Znělo by to tak jako úkol z nějakého sjezdu nejmenované komunistické strany.